Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tak, děkuji. Prosím, vaše dvě minuty a nebudu vás přerušovat. Já tady nečekaně musím zareagovat na paní předřečnici, protože to je přece obrovský útok třeba na neziskové organizace poskytující sociální služby.

Domnívám se, že paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího dehonestuje práci těchto lidí, která je podhodnocená. My neustále jim nejsme ani schopni včas navýšit platy a toto si skutečně nezaslouží. Opravdu považuji za naprosto nevhodné tyto paušální útoky na neziskové organizace. K tématu dnešnímu. Je evidentní, že ho nestihneme doprojednat. Já si dovolím připomenout jedno číslo, které dokládá, že ten problém je opravdu vážný, a to jen připomenu, že vlastně máme jako praktického lékaře styčný bod ke zdravotnictví, kdy 56 % současných praktických lékařů je ve věku 55 let plus. Já vím, že to pan ministr říkal, ale to je přesně to, co budeme muset řešit jako celá společnost.

Tak, děkuji.